Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, měla jsem velmi krátkou interpelaci. A dostanu, mockrát děkuju, pane ministře. Systemizace služebních a pracovních míst proběhla k 1. lednu letošního roku a proběhla na všech ministerstvech, které o ni požádaly a které potřebovaly jakékoliv změny.

Pokud byste mi toto mohl potvrdit a pokud ano, doufám, že není tajemstvím, kterých organizací nebo částí ministerstva se týká. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za interpelaci.

Děkuji, pane ministře. Má zájem paní poslankyně o doplňující otázku?

Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

Pak jsou pracoviště, které jsou extrémně za těmi lhůtami a samozřejmě to také řešíme tak, abychom toto v průběhu března dokázali upravit. Dvacet let nikdo neudělal mapování toho, jaká je potřebnost úřadu práce v území z hlediska třeba demografie, potřebnosti sociální podpory a podobně, aby to promítl do systemizace. Děkuji, pane ministře. Nyní budeme projednávat interpelaci číslo 19. Paní poslankyně Lenka Dražilová bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci rodičovský příspěvek. Paní poslankyně je nepřítomná, tedy její interpelace propadá. Nyní přichází na řadu pan poslanec Michal Ratiborský, který byl vylosován na 20. místě a bude interpelovat paní ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu bojových vozidel, a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Na konci ledna podle informací z dobře informovaných zdrojů kolegium ministryně obrany odsouhlasilo zakázku nazvanou Bojové vozidlo, a to v neveřejném režimu.

Vážená paní ministryně, můžete nám objasnit, jakým způsobem tedy zakázka probíhá a proč nemáme dostatek informací o tomto projektu, který vypadá z mého pohledu přinejmenším podezřele? Děkuji. Paní ministryně není přítomna, v souladu s jednacím řádem vám bude odpovězeno do 30 dnů písemně. Kolegové, kolegyně, já bych vás chtěla požádat, abyste si případně natrénovali délku vaší interpelace a vešli se do toho času, abychom nepřetahovali. Děkuji moc za pochopení.

Bude interpelovat pana ministra Ivana Bartoše ve věci Dotace IROP.